Dále se mění směrnice 2009/100 a zrušuje směrnice 2006/87 do vnitrostátního právního řádu. Úplné transpozice této směrnice bude dosaženo přijetím prováděcích právních předpisů, na což pamatují i zmocňovací ustanovení obsažená v návrhu zákona. V souladu s požadavky směrnice dochází zejména k úpravě základních podmínek provozu plavidel na vnitrozemských vodních cestách, procesu schvalování technické způsobilosti plavidel, vydávání osvědčení plavidel, podmínek zkrácení a prodloužení doby platnosti osvědčení plavidel a zřízení nové evidence osvědčení plavidel prokazující plnění harmonizovaných technických požadavků včetně zajištění předávání vybraných údajů do evropské databáze trupů plavidel a jejich výmazu. Návrh zákona přináší i další změny přesahující rámec uvedené směrnice. Nejvýznamnější z těchto změn je zavedení povinnosti provozovatelů některých plavidel provozovaných na stanovených dopravně významných vodních cestách vybavit plavidlo zařízením pro sledování polohy a pohybu plavidel a zařízením pro zobrazování plavebních map a informací o poloze a pohybu plavidel. Toto opatření povede zejména ke zvýšení plavební bezpečnosti, ochrany životního prostředí a efektivity plavebního provozu. Součástí předkládaného návrhu zákona je i dílčí úprava a doplnění některých ustanovení zákona o vnitrozemské plavbě na základě zkušeností z aplikační praxe, jakož i provedení několika terminologických změn a úprav legislativně technického charakteru. Hospodářský výbor doporučil projednání a schválení návrhu zákona ve znění schválených pozměňovacích návrhů, které obsahují řešení následujících věcných oblastí: čerpání digitalizovaných fotografií a podpisů ze stávajících informačních systémů při vydávání průkazu způsobilosti, obětování věci ve společném nebezpečí, umožnění výkonu činností týkajících se prevence v oblasti bezpečnosti plavebního provozu Ministerstvu dopravy a Státní plavební správě, aktualizace odkazů na unijní předpis a legislativně technické úpravy, včetně změny data nabytí účinnosti. Lze shrnout, že Ministerstvo dopravy se všemi pozměňovacími návrhy obsaženými v usnesení hospodářského výboru souhlasí. Děkuji za pozornost. Děkuji, paní ministryně. My jsme v prvém čtení přikázali tento návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru jako sněmovní tisky 195/1 a 195/2 máme k dispozici a nyní prosím paní zpravodajku hospodářského výboru paní poslankyni Květu Matušovskou, aby nás informovala o projednání návrhu ve výboru. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 195 ve znění schválených pozměňovacích návrhů, jak je tady okomentovala paní ministryně. A zmocňuje vlastně zpravodajku, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla v návrhu zákona legislativně technické úpravy, pověřuje zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny přednesla zprávu o výsledcích projednávání, a pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny. Děkuji paní zpravodajce a otevírám obecnou rozpravu.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych se s vámi v krátkosti podělil o několik poznámek a hlavně o nepříjemný pocit, který jsem si odnesl z jednání hospodářského výboru.

My jsme, a musím říci, že mě velmi potěšili kolegové z hospodářského výboru, tento neblahý jev v rámci tohoto návrhu zákona vznesli. Já jsem ve snaze pomoci českým přívozníkům načetl v rámci hospodářského výboru dva pozměňovací návrhy, které z této povinnosti vyjímají především převozní lodě, což jsou malé lodě do 20 metrů a do přepravy osob nad 12 lidí, a po diskuzi jsme se nakonec myslím velmi rozumně domluvili na kompromisu, že Ministerstvo dopravy nakonec uznalo, že povinnost, kterou tam ukládá především přívozníkům, je nad rámec této směrnice a že to je věc, která je zbytečná.

I to je věc, která je k diskuzi, a chtěl bych poprosit paní ministryni prostřednictvím pana předsedajícího, jestli by mohla tento problém tlumočit panu ministrovi.

Takže děkuji za pozornost a v rámci podrobné rozpravy se, předpokládám, společně s panem kolegou Martinem Kolovratníkem přihlásíme k tomu dokumentu 2072. Děkuji. Pan poslanec Kolovratník je nyní na řadě v obecné rozpravě, po něm vystoupí pan poslanec Pávek.